Pokud jde o cílení těch peněz, musím zopakovat to, co jsme řekli, když jsme se dozvěděli, co vláda tuším 6. června schválila, že jsme byli překvapeni. My jsme byli překvapeni nikoliv tím číslem, ale tím, že půlbilionový deficit přišel do Parlamentu v podobě velmi útloučkého svazku, kde jsme se dočetli pouze nějaká tři základní čísla. A to bylo zcela neadekvátní tomu, co to vlastně znamenalo.

A tím se dostávám k tady už několikrát skloňovanému stanovisku Národní rozpočtové rady, což si můžeme o tamních expertech myslet cokoliv, ale oni jsou už z titulu zákona a zakotvení této instituce koncipováni jako neutrální orgán, který by měl bez ohledu na naše parlamentní politické vášně vyřknout určité soudy. Tady bylo opakováno, že oni považují tento návrh za nepřiměřený, předčasný a možná i ne dostatečně zdůvodněný a vyargumentovaný. Pokud jde o tu nepřiměřenost, tedy kvantitativní rozměr onoho deficitu, to už jsem se tady vyjádřil.

Faktem je, že dobrodiní takových nástrojů, jako je státní pokladna, umožňuje poměrně efektivně řídit a využívat likviditu.

Jestli už to není pozdě, to za prvé. A za druhé, jestli ta data už nám dají nějakou vysokou míru jistoty, že nedojde ještě k nějakým změnám. Obávám se, že situace není ještě zcela uklidněná. Věřím, že nebude, nebo budeli, bude malá. Ale víra nestačí. Takže v tomto ohledu tvrdá data za první pololetí dají přesnější obraz, ale není to až úplně základní argument. Takže z toho pohledu nikoliv.

A teď pomoc šťastná, nešťastná, pomalu čerpaná...

Až teprve po tlaku nejenom opozice, ale i KSČM vláda přistoupila k tomu, že toho 16. v úterý, když to projednával rozpočtový výbor, se narodil pozměňovací návrh, který byl označen jako komplexní pozměňovací návrh a je z dílny, nebo je autorizován panem poslancem, v závorce premiérem, Babišem.

A tady je třeba, když to rozebereme, také ty klíčové bloky, tak začnu blokem investičním. Pochopitelně, že když nám zbývá už jenom šest měsíců do konce roku, tak má smysl pouštět peníze tam, kde jsou na ně se vším všudy připraveni.

Já si myslím, že zejména segment, který směřuje do obcí, tomu odpovídá.

Investice, které jsou směřovány přes Státní fond dopravní infrastruktury, ať už je to oblast Správy železniční cesty, nebo Ředitelství silnic a dálnic, tam také je poměrně bohatý zásobník projektů, které jen čekají, až ta mana nebeská, tzn. rozpočtové peníze, začne kapat.

Čili já si myslím, že je ta investiční oblast v tom skromném, tzn. doplnění již schválených investic o nějakých těch, řekněme, 40 mld. korun, že ten efekt přinese.

Podpora poptávky je jasná.